Vážení, já jenom jednu větu.

Děkuji za vaši poznámku, pane předsedo. Budeme pokračovat v projednání dalšího bodu.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 256/2. Otevírám rozpravu a eviduji přednostní právo paní ministryně, takže první vystoupí paní ministryně práce a sociálních věcí. Máte slovo, paní ministryně. Děkuji za slovo.

A protože ten návrh byl načten velice rychle na poslední chvíli a v té podobě, tak jak ho tady máme, je vlastně legislativně nedostatečný, tak já k němu vyjádřím stanovisko negativní. Nicméně chci říci, že jsme se tady shodli, že k té myšlence jako takové, myslím, že naprostá většina z nás tady zaujímá stanovisko pozitivní včetně mě a že na tom chceme potom dále pracovat, než ten návrh dojde do Senátu. Děkuji vám, paní ministryně.

Děkuji za slovo.

A tak jak jsme o tom mnozí z nás napříč politickým spektrem hovořili, že to trápí samosprávy, tak mi nedá, abych ten případ tady nepřipomněl. Možná jsme to všichni nestačili přečíst.

Protože to je zoufalý krok, když město chce koupit hotel, který nepotřebuje, za desítky milionů korun jenom proto, aby zabránilo vzniku obří ubytovny. Určitě, a teď běží kampaň nejenom v Přerově, ale všude jinde, a kandidáti slibují, a je to v pořádku, co všechno v tom městě vylepší. A těch 40 milionů korun by jim prostě chybělo! Ať volby dopadnou jakkoliv! Ať nová koalice bude jakákoliv, tak těch 40 milionů korun jim prostě bude chybět a my máme šanci legislativní změnou obce od těchto zoufalých činů uchránit. Protože jak se říká, zoufalí lidé dělají zoufalé činy a někdy i zoufalá samospráva dělá zoufalé činy. A to ještě neříkám, že po pár letech může přijít nějaký soudruh podplukovník s tím, že to nebylo účelně vynaložené, protože se nakonec ukázalo, že tam ubytovna není, město hotel provozovat samozřejmě neumí atd. Proto jsem načetl návrh kolegů z Ostravy, o kterém budeme dneska hlasovat, aby v případě, že na takových ubytovnách se má vyplácet doplatek na bydlení, to znamená, že majitel je motivován zejména tím, aby viděl na státní peníze.

Ne pro jednotlivé klienty, ale jako místo té ubytovny. To je klíčové. Ne že by město posuzovalo, jestli tomu klientu ano, nebo ne, od toho máme úřady práce a ty, kteří to mají na starosti. Ale aby řekli tato ubytovna ano a tady ne. Ne že se nemůže provozovat. Ale ta samospráva rozhodne, jestli je to skutečně sociální služba, a jsem si jist, že v případech, kdy takové ubytovny či přechodné bydlení organizují organizace jako Charita, Armáda spásy, skutečné neziskovky, opravdu ty, kteří dělají sociální službu, tak samozřejmě ty samosprávy to podpoří. Tím jsem si naprosto jist. Zase bez ohledu na politické složení budoucích koalic v samosprávě.

Je to poměrně jednoduché. Zákon taxativně vyjmenovává pravomoci zastupitelstva. V případech, že to není taxativně svěřeno zastupitelstvu, tuto pravomoc vykonává rada obce. V obcích, kde neexistuje rada obce, tuto pravomoc vykonává starosta. Nemusíme nic upravovat, je to jednoznačné, je to upraveno v zákoně o obcích. To znamená, samozřejmě v každé obci podle velikosti by to bylo jinak podle zákona o obcích.

Je to skutečně problém, který občany, a tím samozřejmě i samosprávy, starosty, místostarosty trápí. My bychom jim mohli pomoct v tom řešení. Že to není řešení jediné, je v pořádku. A tato významná pravomoc obcím by skutečně pomohla a obce by nemusely zbytečně vynakládat statisíce, miliony či desítky milionů ze svého rozpočtu a mohly investovat úplně jinak. Ale opakuji, nedivím se těm samosprávám, že takhle uvažují. Protože když jim nevytvoříme legislativní podmínky, tak ti lidé, kteří tam žijí a kteří oprávněně kritizují to, že v těch lokalitách, když je tam ta ubytovna špatně umístěna, není vhodné místo, tak dochází ke kriminalitě i zhoršování cen okolních nemovitostí. To je třeba říct. Občané se bojí pouštět děti. Je tam veřejný nepořádek.

My opět navrhujeme jednoduchý princip.